Děkuji za slovo. Mě to, vážené kolegyně, kolegové, zaujalo, to, co tady řekl pan kolega Bartošek, prostřednictvím pana předsedajícího, že vlastně když nebude řečník mluvit k věci, tak že mu bude odebráno slovo.

Jako k ničemu jinému to, a nikdy se to během posledních dvaceti let nic takového nestalo, že by se odebíralo, možná jednou se to stalo, když tady někdo četl telefonní seznam.

Dalším s přednostním právem je pan předseda Výborný. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se znepokojením sleduji, že novela zákona o podporovaných zdrojích energie vyvolala velké kontroverze, potřeby dlouhých vystoupení. Sledovali jsme tady vystoupení pana poslance Babiše, mnoha dalších, skončilo to debatou o tom, jak je schůze nebo není schůze řízena a zda je to či není v souladu s jednacím řádem. Tak já na základě dohody předsedů pěti poslaneckých klubů si dovolím přinést věcný konstruktivní návrh vstřícný, abychom v situaci, kdy je zjevné, že tento návrh zákona a teď připomínám, tuto novelu podepsali poslanci Kubíček hnutí ANO, poslanec Fiala Radim SPD a zástupci všech koaličních poslaneckých klubů. Já jsem předpokládal, že na tomto návrhu zákona je tedy nějakým způsobem aspoň elementární věcná shoda a nebude třeba k tomu mnohahodinové debaty a diskuse takto vyostřené, kdy jsme se dostali až do tohoto bodu ve 23.51.

Tento první bod, novela zákona o podporovaných zdrojích energie, prosím přerušit a pojďme se pustit do bodu druhého, tedy novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Třeba budeme úspěšnější. Děkuji, takže já zagonguji. Protinávrh. Chci dát protinávrh a velice se omlouvám. Já jsem nerozuměla, pane předsedo, není to žádné protahování. Dokdy jste navrhoval? Abych mohla dát protinávrh. Tak pan předseda.

Děkuji. Dávám protinávrh a navrhuji přerušení bodu 1 na pět minut. Nejdříve budeme hlasovat o protinávrhu, to znamená přerušení bodu 1 na pět minut.

Ještě jednou.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Zahajuji hlasování.

Prohlasovali jsme si to, že přerušíme bod číslo 1. OK. Začneme bod číslo 2, to je podle mě veřejné zdravotní pojištění. Já se ptám, pane předsedající, nebo milá vládo, pane premiére, kdo ten bod uvede?

Jasně, potom to chápu. Já jsem si myslel, že tak důležitou věc, jako je 14 miliard, by měl uvádět ministr zdravotnictví.